Není úplně obvyklé, abychom tady projednávali pravidla pro zabránění srážek na moři.

Kdybychom to neudělali, bráníme někomu ve štěstí?

To je přece klíčová otázka. Pokud ano, tak to musíme schválit, protože nejsme schopni dojednat jakoukoliv změnu.

Myslím, že zastupitelstva by se tím nezabývala. To je úplně něco jiného, k tomu jsem také nevystupoval. V příštím bodě budeme řešit nosné rakety.

Ale aby to nebylo vy to asi děláte v zastoupení, paní ministryně, že jo? Výborně. Slovo má paní ministryně. Faktickou poznámku má pan poslanec Dolínek.

Ale proč to tady máme?

Nyní zase faktická poznámka.

To nejsou dva argumenty, to je jeden, ale to nevadí.

Já se ptám, zda to vůbec potřebujeme. Pokud ne, tak řekněme, že ne, a máme o jeden právní předpis méně. Na tom není nic špatného. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Ta smlouva je nyní mezivládní.